Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Právě že tím, že jsme uzákonili povinný poslední ročník předškolní přípravy, která nahradí spoustu té práce, která se dělala zbytečně v přípravných třídách. A jestliže dětí chodí do posledního ročníku, dělají tam výchovné vzdělávací záležitosti, je to první diagnostika právě pro tyto děti, a tím, že jsme otevřeli tuto možnost, tak věřím také tomu, že bude ubývat přípravných tříd v základních školách.

Děkuji. Dobrý den. Dovolil bych si zareagovat na předřečnici poslankyni Valachovou.

To přece není normální!